Já začnu trošku jinak, než jsem původně chtěl, protože to, co tady řekl pan kolega Gabal, nechápu, co tím chtěl říct. Jen zopakuji to, co říkali mí předřečníci. Jste tady tři a půl roku a vy teď budete zjišťovat, vy sami, strana, vládní koalice? Jste tady tři a půl roku.

Je to úplně stejné. Bohužel, ani nové hnutí ANO nepřineslo nic nového, protože jak jsme za tři a půl roku zjistili, stala se z něho velmi rychle standardní strana, která pouze slibuje a málo řeší. Viděli jsme to tady včera večer, vidíme to teď, viděli jsme to dříve.

Já jenom krátce navážu na svého předřečníka pana poslance Gabala. Je určitě pravdou, že sociální služby jsou jeden velký chaos. Aspoň z pohledu toho, kdo je financuje.

Tak jsou samozřejmě financovány z městského rozpočtu, jsou financovány z krajského rozpočtu, jsou financovány z různých grantů a jako neziskovky, jsou financovány ještě ze státního rozpočtu.

To prosím pěkně nestojí ani korunu. Na to nepotřebujete nějaké stamiliony, miliardy schválené od ministra financí či od kohokoli jiného.

Já bych chtěla reagovat vaším prostřednictvím také na kolegu Ivana Gabala. Tady samozřejmě, a on jako sociolog to ví, je dán nějaký demografický vývoj, podle kterého se dá předpokládat velmi exaktně, kdy která věková skupina bude potřebovat nějakou sociální službu, ať už odlehčovací, nebo službu, která se vztahuje spíš do toho ranku pečovatelského atd. Prosím, já jsem na radnici 18 let a za těch 18 let jsem podepisovala vizí, strategií, tabulek, které jsme posílali na Ministerstvo práce a sociálních věcí, tisíce. Teď aktuálně, tuším, že to bylo před dvěma lety, se dělala velká mapa pro hlavní město Praha. Ministerstvo ta data má. Jenom ta data neumí číst, neumí se připravovat na budoucnost a vymlouvají se na to, že vlády před čtyřmi lety něco neudělaly. Kolegyně a kolegové, přijde vám skutečně důstojné se o takto závažné věci a klub občanských demokratů podpoří to usnesení paní kolegyně Hnykové, není to o tom, že bychom nechtěli o něm hlasovat. Ale je skutečně důstojné to, že se o takto závažné věci budeme bavit bez přítomnosti, při vší úctě, pouze pana ministra pro lidská práva Chvojky? A není tady ani pan premiér, není tady ani paní ministryně Marksová, není tady ani ministr zdravotnictví, není tady z té vlády nikdo jiný.

Já vím, pane místopředsedo. To určitě. Nyní další faktická poznámka pana poslance Chalupy. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, co tady poslouchám, tak je mi smutno.

Byrokracie, která je spojena s péčí o tohoto člověka, pro rodinného příslušníka, který třeba chodí i do práce, je téměř.... Kdo to nepoznal, neví. Nic se neudělalo pro to, aby se těmto lidem pomohlo. Včera jsem byl v Karlových Varech, řešili jsme tam vyloučené lokality, a tam se dozvím, že jsou lidé v této republice, kteří vlastní desítky nebo stovky bytů, pronajímají je, stojí to sedm miliard korun, podporujeme lidi, kteří nechodí do práce, a pro tyto lidi, kteří potřebují péči, pro ně nejsme schopni nic udělat.

A teď nemluvím jako člen koalice, mluvím jako občan a poslanec, který je s tím velmi nespokojen. A pokud stát s tímto něco neudělá a nezačne se starat o své seniory, tak se máme za co stydět, vážení!

To je velmi složitá úloha, opravdu velmi složitá úloha.

Děkuji.

Myslím, že je to i o vzdělávání.